Takže já jsem strašně rád, že toto téma je na stole.

Takže já jenom opakuju, že to považuji za pochybný audit, je to útok na Českou republiku a jsem přesvědčen, že naši státní úředníci jsou tak odborně zdatní, že ochrání daňové poplatníky před těmito nesmyslnými nápady Evropské komise. Děkuji za pozornost. Děkuji. Dovolte mi přednést omluvu. Pan poslanec Jan Bartošek se omlouvá po celý dnešní jednací den ze zdravotních důvodů. Takže nyní pan ministr Richard Brabec, připraví se pan ministr Havlíček. Stále hovoříme k pořadu schůze. Poté jsou dvě nebo tři přihlášky k pořadu schůze. Prosím, pane ministře. Děkuji vám za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, přiznám se, že když jsem si v sobotu ráno jenom zběžně prolétl předběžnou a nikým nepodepsanou verzi auditní zprávy, která se nějak náhodou objevila v některých médiích, skoro jsem spadl ze židle.

Zdůrazňuji, že teď nebudu reagovat na celý text, protože ten budou v následujících týdnech a měsících pečlivě zkoumat a připomínkovat mnozí experti. A tak je to i správné. Je to předběžný text. Ale dovolte mi, abych se zastavil u jednoho tvrzení, které navíc mnozí novináři už široce citovali, takže to není teď moje reakce ani tak na tu auditní zprávu, byť předběžnou, ale i na ty spekulace, které se objevily v médiích.